Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, po delší době se vracíme k tisku 166.

Tato predikce však naplněna nebyla a v loňském roce systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil s deficitem 13 miliard korun, to znamená, ten hlavní argument pro navýšení platby přestal platit. Mám aktuální informaci o vývoji hospodaření systému zdravotního pojištění v letošním roce. Já požádám kolegy a kolegyně o klid! Případně přesuňte své rozhovory do předsálí, pokud chcete něco dalšího diskutovat. Na konci května bylo na účtech zdravotních pojišťoven více než 58 miliard korun a výsledek hospodaření za prvních pět měsíců systému veřejného zdravotního pojištění je plus 6 miliard korun.

V této chvíli aktuální číslo je, že 77 000 uprchlíků, převážně žen, si našlo práci, to znamená, platí si sami zdravotní pojištění, včetně jejich zaměstnavatelů, a už tuto platbu nerealizuje český stát a český státní rozpočet. Když si vzpomeneme na debatu v prvém čtení, tak jsem říkal, že podle mého názoru a názoru expertů Ministerstva financí jsou velmi pesimisticky odhadnuty příjmy zdravotního pojištění z komerčního sektoru, to znamená to, co si platí samotní zaměstnanci a co za ně platí zaměstnavatelé a co si platí osoby samostatně výdělečně činné.

To všechno samozřejmě napomáhá tomu, že ten systém je zatím v přebytku 6 miliard korun. Z těchto čísel je úplně jasné, že obavy, které tady byly často vyslovovány o tom, jak se sníží kvalita nebo dostupnost zdravotní péče, byly liché.

Toto navyšování bylo financováno dluhovým způsobem, a tedy je dlouhodobě neudržitelné. Nesmíme zapomenout i v těchto těžkých dobách na zdravé veřejné finance. Bude představen pozměňující návrh a předpokládám, že ho zřejmě představí pan předseda správní rady VZP a náš pan kolega poslanec Philipp, který zavádí podstatnou a zejména systémovou změnu v úhradách za státní pojištěnce.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předkladateli. Nyní návrh, protože jsme ho v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 166/1 a 2, představí i zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Tom Philipp. Jenom připomínám, že ještě není otevřena rozprava, proto faktické poznámky nejsou možné, byť už tady jedna přibyla. Pan poslanec jako zpravodaj nás bude informovat o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodní. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si po podrobném představení novelizace zákona panem ministrem už jenom říci, jak probíhalo jednání v rámci zdravotního výboru jako výboru, který byl určen jako garanční.

Zmocňuje zpravodaje výboru poslance Philippa, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pověřuje zpravodaje výboru poslance Toma Philippa, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, což tímto činím.